Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, rád bych reagoval na část diskuse, která byla konstruktivní. Malá část.

Hlavní myšlenka jsou stejné podmínky pro všechny. Narovnání trhu. V této zemi platí daně miliony lidí. Miliony. Každý měsíc. A taky je tady plno poctivých živnostníků a podnikatelů. A nepoctivci parazitují. A teď ten zákon by je měl postihnout, protože oni žijí na úkor nás všech. My chceme samozřejmě narovnat ty podmínky, ale také by měly z toho vypadnout nějaké daně.

A to není zákon proti živnostníkům. Všichni, kteří mají tržby, tak se jich to bude týkat. I ty velké řetězce, velké hotely. Není tam žádný rozdíl. Tady se opozice snaží něco namluvit, že je to něco proti živnostníkům. Vůbec ne.

A tenhle způsob je nejmodernější. My předkládáme náš model.

Takže Rakousko to bude zavádět. Belgie od 2015 povinně zavedla pouze pro hotely, restaurace a kavárny. Takže není pravda, že je to o Chorvatsku.

Ne.

A rok jsem na tom pracoval a jednal s komisaři a získal pro to podporu. To je asi 80 miliard korun.

My děláme všechno najednou.

Je to narovnání toho, že tady většina podniká poctivě a někdo nás tady okrádá. Čtyřikrát. DPH, sociální, zdravotní a ještě berou i podporu v nezaměstnanosti. Proto většina občanů v zemích Evropské unie takovéhle systémy podporuje. Ohledně toho výběru daní v rámci EET.

To je samozřejmě pravda. A není to pravda, protože jenom naše analýzy u restaurací říkají, že bychom měli vybrat ročně 11 miliard. A vybíráme 1,6.

A možná někdo přijde a navrhne ne 15 %, ale 10 %.

Je to materiál, který byl úvodní specifikací projektu. Už je tam plno věcí, které se změnily. To bude prováděno přímo na finančních úřadech. Takže je tam plno věcí, které nejsou aktuální, a proto by bylo dobré, abyste spíš citovali z návrhu zákona a z toho, co my navrhujeme.

Když bude fungovat EET, tak tam budou doplněny jenom kódy.